Čili vláda je připravena si tento problém uvědomit a je připravena formulovat konkrétní nástroje, zejména v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, aby ho pomohla řešit. A poslední poznámka k tomu, co zde naznačil ve svém vystoupení pan poslanec Kalousek. On zde se snažil vytvořit dojem, jako by minulá vláda rozjela projekty, rozjela reformy, které už už měly vyvrcholit zvýšením zaměstnanosti, ale do toho přišla zlá opozice a začala vládě komplikovat její roli a komplikovat cestu. Já nevím, jestli to tak bylo. Já si myslím, že to spíš takto nebylo. Já si pamatuji příběh sKarty, kterou si Ministerstvo práce a sociálních věcí zabývalo, zavedlo ji a pak ji samo muselo zrušit. Já si vzpomínám na problém informačních systémů, které zcela paralyzovaly fungování úřadu práce. Já si vzpomínám na to, jak pan Drábek propustil stovky lidí na úřadech práce, aby je pak následující vláda musela přijímat, aby vůbec úřady práce zvládly svoji základní agendu. To mi nepřipadá jako rozjeté reformy. To mi nepřipadá jako promyšlený plán na vytváření nových pracovních příležitostí. Takto to nebylo. A taky se chci zeptat na jednu věc. Já se ptám, od kdy hospodářská recese vytváří nová pracovní místa. To, co tady předváděla Nečasova vláda, to byla politika, která nás zavedla do rok a půl trvající hospodářské recese, a v recesi pracovní místa zanikají. To, že jsme měli tento problém a měli jsme ho největší v rámci střední Evropy, protože zatímco všechny okolní státy rostly, tak Česká republika se potácela v hospodářské stagnaci nebo recesi, tak to také přispělo k těm strašlivým číslům v oblasti nezaměstnanosti, které nová vláda zdědila. Ale chci jasně deklarovat, že se s tím nehodláme smířit a jsme připraveni v diskusi tady na půdě Poslanecké sněmovny prezentovat konkrétní návrhy, se kterými koalice přijde. Děkuji.

To znamená, nyní pan předseda Kováčik, pak pan ministr Mládek a potom pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, já si myslím, že není v rozporu to, co jsem tady navrhoval, a to, co požaduje pan kolega předseda Kalousek, protože ten návrh zněl mimo možností taky o postupech řešení té situaci, kdy se tedy jednalo i o postupech řešení té situace v nezaměstnanosti a potom v diskusi. A ty další statisíce lidí, kteří už dávno jsou mimo evidenci a jsou v problémech životních a také by třeba i rádi pracovali a další milion a něco, když to velmi zjednodušíme, lidí, kteří jsou, a jejich rodiny, reálně ohroženi pádem do chudoby a do bídy. To jsou věci, které nad námi visí jako Damoklův meč, a myslím si, že jsme tady mimo jiné také od toho, abychom se společně pokoušeli hledat řešení.

Situace okolo nezaměstnanosti je natolik závažná, že bych tady chtěl nabídnout ještě jednu možnost.